Děkuji. Můžeme se tedy pustit do hlasování. Technické úpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, nebyly předneseny, takže můžeme přistoupit k samotné proceduře.

Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko garančního výboru nebylo přijato. Stanovisko pana ministra? Kdo je proti? Je to hlasování 55. Návrh nebyl přijat.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Návrh byl přijat. Je tady znovu žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Je to tak, pane zpravodaji?

Kdo je proti? Je to hlasování 57. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je proti?

Námitka byla přijata.

Kdo je proti?